Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, ten důvod. Ta doba je nestandardní a i to schvalování rozpočtu je nestandardní.

A teď jsme se posunuli.

A samozřejmě s tím já musím takto operovat. To znamená, že v tuto chvíli, a já jsem přesvědčena, že tak jak jsme to udělali, je to dobře.

To znamená postupně... Mezitím se schválila novela zákona o České národní bance. I to je důležité. Takže ten čas a ta neznámá je prostě to, co pracuje proti nám. A ten čas já nemám.

Tak to chce i premiér.

To znamená, oni vidí ten propad ještě větší.

Naopak my musíme cílit tu pomoc na ty nejzranitelnější. A to jsem přesvědčena o tom, že děláme.

Takže nebudu to takhle dělat.

Nebudou to desítky miliard. Nebudou. To jako ministryně financí odpovědně vím. Ježiš, myslíte si, že tam najdu desítky miliard?

Tak tam mám snižovat? Takže do koho? Možná dvě tři. To možná tam najdu, že prostě tam nějaké rezervy seberu a tak dále. A má to smysl? Pomůže mi tohle?

Chceme tam zvyšovat platy. Čili je celá řada položek.

A o každé té položce prostě rozhoduje... já mám úplně minimální kompetenci, nemám ani tu běžnou, kterou mám jako ministryně financí mimo tento nouzový stav, a o každé položce rozhoduje vláda ve sboru. Takže budeme tu analýzu dělat, ale prostě vzniká to za pochodu.

Je to tak? Je to tak. Já myslím, že to jsou docela jednoduché počty.

A říká: Co ti úředníci? Já jsem o úřednících neřekl ani slovo.

Tak proč tak argumentujete?

To jsou podle mě zbytečné věci. A já chci, abychom v tomhle zmenšovali. Kdo to navrhoval, paní ministryně?

Děkuji.